Poštovane kolegice i kolege, prije nego što krenemo s glasovanjem, podsjetio bih da u nedjelju 8. listopada slavimo Dan neovisnosti Republike Hrvatske pa bi se osvrnuo na to s par rečenica. Hrvatski sabor donio je 8. listopada 1991. jednoglasnu odluku o raskidu državno-pravnih sveza RH sa ostalim republikama i pokrajinama SFRJ-a. Odluka je bila završni čin okončanja postupka razdruživanja od drugih republika i pokrajina bivše države koji je započet 25. lipnja iste godine kada je Hrvatski sabor donio Deklaraciju o proglašenju samostalne u suverene RH i ustavnu odluku o suverenitetu i samostalnosti RH. Tim državnim političko-pravnim aktima utemeljena je suvremena Hrvatska, ostvarene su i višestoljetne težnje hrvatskog naroda i najvažnija politička vizija prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana i tadašnjeg državnog vodstva na čemu im trebamo zahvaliti. A Hrvatski sabor pokazao je još jednom svoju ključnu ulogu u obrani nacionalnog suvereniteta i državnosti, slobode i demokracije. Dobro je poznato da se sjednica zbog tajnosti održala u podrumu INA-ine zgrade u Zagrebu jer su dan ranije zrakoplovi JNA bombardirali zgradu državnog Sabora i Banske dvore u pokušaju da likvidiraju hrvatsko vodstvo. Samostalna i suverena Hrvatska utemeljena je u Domovinskom ratu koji je bio oslobodilački rat i legitiman u obrani hrvatskog naroda i države od velikosrpske agresije. Stoga obilježavajući neovisnost Hrvatske, svoju zahvalu moramo uputiti svim braniteljima, civilima i njihovim obiteljima koji su obranu svoje domovine prihvatili kao najčasniji zadatak. Poštovane zastupnice i zastupnici, Hrvatski sabor odigrao je ključnu ulogu u donošenju važnih odluka za stvaranje i obranu suvremene hrvatske države. Njegova uloga kroz hrvatsku povijest a posebno u novijoj, obvezuje nas danas da ozbiljnim, sustavnim, hrabrim i dosljednim djelovanjem slušajući poruke svakog hrvatskog građanina, uspješno ostvarujemo svoje političke vizije, na opće dobro hrvatskoga društva i odlučno preuzmemo odgovornost i time dokažemo hrvatskim građanima snagu Hrvatskog sabora koju je oduvijek imao. Drage kolegice i kolege, ovogodišnji Dan neovisnosti obilježit ćemo u nedjelju, 8. listopada polaganjem vijenaca na groblju Mirogoj s početkom u 10 i 30 sati i zatim posljednjom ovogodišnjom ceremonijom velike smjene straže, na Trgu svetog Marka u 12 sati, a Hrvatski sabor kao predstavničko tijelo hrvatskih građana, otvorit će im svoja vrata od 11 do 17 sati. Stoga vas pozivam da zajedno u što većem broju proslavimo Dan neovisnosti a posebno ovdje u Hrvatskom saboru u otvorenom razgovoru i razmjeni mišljenja s hrvatskim građanima koje zastupamo. I za kraj, poštovane zastupnice i zastupnici, čestitam vam Dan neovisnosti, čestitku povod Dana neovisnosti upućujem i svim Hrvaticama i Hrvatima te građankama i građanima RH.

ali podržat ćemo. Rekli smo vrlo jasno nemamo s tim problem, podržat ćemo.

Poštovane kolegice i kolege. Nastavljamo sa radom plenarne sjednice, zamolio bih vas da zauzmete svoja mjesta. Na redu je točka dnevnog reda: - Konačni prijedlog zakona o dopuni Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br.96 Predlagatelj akta je Klub zastupnika SDP-a na temelju članka 85. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 197. Poslovnika Hrvatskog sabora. Izvolite. Hvala lijepa. Kolegice i kolege zastupnici. Klub zastupnika SDP-a je prije sada već više od sedam mjeseci jer se radi o 1. ožujku 2017. godine uputio u saborsku proceduru Prijedlog zakona o dopuni Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata, s Konačnim prijedlogom zakona. Mi smo kao klub zastupnika ocijenili da ovaj zakon treba uputiti u hitnu proceduru zbog velikog ekološkog problema koje naši sugrađani u Slavonskom Brodu i Brodsko-posavskoj županiji imaju, zbog toga što se taj problem ne rješava godinama i tu treba iskren i ne dovoditi to u vezu samo sa jednom vladom nego sa nekoliko vlada. I zadnjih desetak godina taj problem eskalira u Slavonskom Brodu, naši ljudi su izloženi velikim onečišćenjima naši ljudi su izloženi problemima koje ne mogu sami riješiti niti se mogu riješiti u okviru RH, izloženi su bolestima, izloženi su ne kvaliteti života, znači kvaliteta života je jako ugrožena i ono što sam rekao, a šta nas posebno zabrinjava, radi se o tome da je povećan broj oboljelih koji su uzrokovani sa onečišćenjima vezano uz tvari i čestice koje se nalaze u zraku, a koje su posljedica određene proizvodnje koju imamo u okolici Slavonskog Broda. Svi zastupnici u Hrvatskom saboru i svi klubovi u Hrvatskom saboru su se usuglasili oko potrebe hitnosti donošenja ovog zakona i upućeno je u ubrzanu proceduru odnosno u dva čitanja da se on raspravi i o njemu glasuje. Nažalost koliko je to bilo iskreno govori vam da iako smo već u ožujku mjesecu se usuglasili oko hitnosti donošenja ovog zakona, sedam mjeseci nakon toga tek dolazi zakon na raspravu u Hrvatskom saboru. SDP i ovaj zakon predlaže i to je nešto šta je sukus ovog zakona, znači ukoliko ne možemo bilateralnim razgovorima riješiti problem onečišćenja u Slavonskom Brodu, ukoliko se situacija godinama ne mijenja moramo napraviti nešto što možemo, što je u našoj moći, a to je da zaštitimo naše sugrađane da se barem infrastrukturom koju Hrvatska posjeduje ne doprema nafta kojom se kasnije u postrojenju ugrožava zdravlje ljudi. Vrlo jednostavno i slikovito ću vam reći. Hrvatska ima infrastrukturu za prijevoz naftnih derivata koja se radi najčešće i u pravilu naftovodima i mi prevozimo odnosno transportiramo naftu našim naftovodima u Rafineriju u Bosanskom Brodu gdje se proizvodnja odvija u postrojenjima koja nisu adekvatno opremljena i nakon toga onečišćenje ugrožava zdravlje ljudi preko 100 tisuća direktno zbog toga što je to ne modernizirano postrojenje, a mi smo omogućili rad tog postrojenja sa naftom odnosno prolaskom kroz našu infrastrukturu. Postavlja se pitanje zbog čega investitori u Bosanskom Brodu odbijaju deset godina raditi na modernizaciji rafinerije, postavlja se pitanje da li bi ih natjerali na taj način da ukoliko bi im transport bio veći da bi im se više isplatilo modernizirati tu tvornicu, umjesto da plaćaju skuplji transport i postavlja se pitanje da li Hrvatska može u okviru međunarodnih sporazuma tako nešto napraviti? Naš je prijedlog da mi definiramo zakonom u Hrvatskoj da niti jedno postrojenje ukoliko se dokaže i studijama i analizama da ugrožava zdravlje i kvalitetu života građana RH, znači da se može onemogućiti odnosno odbiti pristup toj infrastrukturi nafte ili drugih resursa koji bi po Zakonu o tržištu nafte i naftnih derivata bili obuhvaćeni. Znači u članku 1. mi tražimo da se u članku 5. iza riječi produktovoda briše točka te se dodaju riječi da se može onemogućiti pristup nafte u slučaju ugrožavanja zdravlja i kvalitete života građana RH uzrokovane prekograničnim emisijama onečišćujućih tvari koje nastaju u procesu prerade nafte. Ne vidim zašto bi itko u Hrvatskom saboru bio protiv tog rješenja koje ide u korist građana RH. Ne vidim zašto mi ne bi sebi omogućili odnosno JANAF-u omogućili mogućnost da odbije naftu koja direktno je dokazano da ugrožava zdravlje i kvalitetu života naših sugrađana i mislim da na taj način ovaj zakon možemo nadopuniti i barem pokušati kratko riješiti ili početi rješavati taj veliki problem koji se dešava u Slavonskom Brodu i Brodsko-posavskoj županiji. Ja vam tu neću pokušati dočarati jer je to vrlo teško ukoliko ne živite tamo u Slavonskom Brodu koliki je to problem. Svi koji glasuju oko ovog zakona moraju biti svjesni da će ljudi u Slavonskom Brodu vidjeti tko je kako glasao, da će ocijeniti da li i kako im je netko pomogao i moje i naše u Klubu zastupnika SDP-a intencija je da svi budemo oko ovoga jednoglasni. Nema razloga da se oko ove teme preglasamo jer sam uvjeren da u Hrvatskom saboru svi žele kvalitetniji život naših sugrađana, manje zdravstvenih problema i da smo svi svjesni da se desetak godina do sada nije ništa gotovo pa ništa, pomaklo. Da imamo godišnje u određenim tvarima i česticama prekoračenja godišnje vrijednosti, znači po 70, 80 puta koje, već dokazano je sa mnogim studijama direktno ugrožavaju zdravlje naših ljudi. Primjerice, kod onečišćujuće tvari H2S, 160 prekoračenja u jednoj godini. Znači praktično svaki drugi dan su naši građani ugroženi sa proizvodnjom u Bosanskom Brodu koja onda onečišćava i smanjuje kvalitetu života naših sugrađana. Ja vas odavde pozivam da podržite svi klubovi zastupnika u Hrvatskom saboru ovaj zakon, nismo zadovoljni i svjesni smo da je Vlada prije ove rasprave jučer donijela određeni zaključak protokola o suradnji na realizaciji projekta opskrba prirodnim plinom krajnjeg kupca rafinerije nafte Brod jučer na sjednici, kojom će trajati i modernizacija i projekt će trajati, ko zna koliko godina. Ukoliko se zbilja sa tim projektom omogući za 4, 5 godina da onečišćenje bude manje, da kvaliteta života bude veća, sa te strane će ona i JANAF, odnosno oni koji imaju mogućnost po ovom zakonu, moći opet se ponašati na način na koji će zadovoljiti naše sugrađane. Znači ovaj zakon ne onemogućava pristup, znači mogući pristup ali one ne smije se dovesti u korelaciju sa kvalitetom života i zdravstvenom zaštitom naših sugrađana u Slavonskom Brodu. Ovaj zakon ostavlja mogućnost da se onemogući pristup određenim postrojenjima koje imaju direktan štetan utjecaj na naše zdravlje. Pozivam vas još je dnom sve da ovo prihvatimo, pozivam vas da naši ljudi, nažalost evo kako ove rasprave se stavljaju u termine u kojima sada više gotovo nitko neće ni pratiti javno ovu raspravu, ali će siguran sam, ljudi u Slavonskom Brodu bez obzira što je malo zastupnika u sabornici, što je termin takav kakav je, da će ljudi slušati šta kažu klubovi zastupnika pojedinih stranaka i po tome se odrediti. Ja vas pozivam da prihvatite ovaj zakon jer on ne ograničava nikoga a pomaže da naši sugrađani imaju kvalitetniji život i da sa druge strane, onemogućimo štetan utjecaj na zdravlje stotine tisuće naših sugrađana koji u ovom trenutku u Slavonskom Brodu je na djelu. Zahvaljujem se predstavniku predlagatelja, poštovanom kolegi Gordanu Marasu na ovom obrazloženju. Želi li možda izvjestitelj odbora uzeti riječ? Izvolite. Štovani kolega Maras, u svom izlaganju ste izrekli više stvari s kojima bi ja apsolutno mogu potpisati. Dakle, ja zbilja smatram da nitko ovdje u ovom Saboru ne smije i ne može imati figu u džepu i ajmo reći, ne živim tamo pa me baš briga za ljude u Slavonskom Brodu. Ja sam nebrojeno puta bio u Slavonskom Brodu, osjetio sam i sam i sigurno da to mora biti prioritet rada ne samo jedinica lokalnih samouprava nego prije svega Vlade. U vašem prijedlogu zakona nažalost u svu dobru namjeru, ja ne vidim da će se to dogoditi iz više razloga. Prvo, ako pustimo sa strane sve međunarodne konvencije o slobodnom protoku derivata, produktovoda nafte i svega onoga što bi time kršili i izložili se tužbama ako su u pitanju građani, pa nek' nas tuže, ali bojim se da bi samo promijenili način dobave nafte iz naftovoda možda željeznicom ili cisternama, tužili JANAF, razliku u cijeni debelo naplatili, a i dalje bi se onečišćavalo. Dakle ovdje nije stvar hoćemo-nećemo, bojim se da ovo ne bi riješilo problem. Također, provedivost samog zakona gdje je JANAF trebao utvrđivati za što i kako se koristi nafta, nafta koja mora ispunjavati tehničke standarde, dakle ovdje nije problem u kvaliteti nafte, problem je u kvaliteti same rafinerije. Provedbeno kako bi JANAF utvrđivao gdje koja nafta ide, ne samo u Bosnu nego i u Srbiju, gore u Češku, za one koji skladište naftu, pa šta kasnije rade s njima u našim skladištima gdje je dosta provedbeno teško, pogotovo ako bi mjerili ovo što je nedvojbeno, prekinuli i nastavili dalje isto imati takav problem. Ovo što smo čuli u vijestima da se prelazi na plin, mislim da će to moguće dati rješenje koje mi svi želimo, koje hoćemo i koje nemamo pravo ignorirati. Zahvaljujem poštovanom kolegi Čuraju. Odgovor kolega Maras, izvolite. Hvala lijepa. Gospodine Čuraj pa naši građani zaslužuju da bar pokušamo. Ovo što ste vi rekli bojim se da neće. Pa hajmo bar pokušat. Pa iskreno zašto se nafta dobavlja JANAF-om, odnosno naftovodom? Zato što je tako najjeftinije. Pa možda će netko u nekoj računici shvatiti da bi možda trebao investirati modernizaciju, da će ga to manje koštati nego da doprema naftu cisternama što mislim da je najskuplje i da se neće desiti ili željeznicom kao što ste vi rekli. Poanta je da se ti ljudi tamo pokrenu, a ne da im mi omogućavamo svojom infrastrukturom da truju naše građane. Pazite taj paradoks. Mi svojom infrastrukturom omogućujemo jeftiniju proizvodnju nekoga tko ne želi modernizirati rafineriju jer bi to već napravio u 10 ili više godina i na taj način mu uz niže troškove omogućujemo da na naše građane vrši neviđen pritisak i na njihovo zdravlje i na kvalitetu života. Zbog čega država ne bi donijela takav zakon, a onda ćemo vidjeti da li je naš suverenitet takav da mi zakone možemo donositi kakve je ili je to iznad, odnosno ili su to, te međunarodne konvencije iznad naših zakona. Ja vam garantiram da nisu. Postoje nebrojene studije, pa to valjda i sami ste svjesni da ne morate biti čak ni stručnjak da vidite da je to povezano jedno s drugim. Postoje stotine studija koje su već dokazale povezanost modernizacije i kvalitete života u Slavonskom Brodu. Ovo kao što vi kažete bojite se da neće, ali je bar pokušaj da se napravi nešto. Ne pokušate li preuzimate i vi odgovornost za ono šta je danas na žalost na djelu, a to je i zdravstveni problem i kvaliteta života u Slavonskom Brodu. Poštovana kolegica Božica Makar, izvolite. Pa uvaženi kolega Maras, inače mnogo smo puta već u ovoj sabornici govorili i iz govornice i iz klupa, mnogo smo čitali i svi bili zabrinuti za situaciju u Slavonskom Brodu. I moram vam priznati da ste vi prvi koji ste nešto pokušali riješiti kroz zakon. Međutim, mene osobno zanima da li ste vi stvarno uvjereni i da li mislite da će zabrana prijevoza JANAF-a, ako JANAF više neće transportirati tu naftu istovremeno značiti i prestanak proizvodnje u Bosanskom Brodu a samim tim ili bar smanjenje proizvodnje i samim tim zdraviji zrak za naše građane u Slavonskom Brodu. Jer ja sam sigurna da se to neće dogoditi. Ali velim cijenim vaš pokušaj da nešto riješite. Po meni je bitno i ovo i možda da tu zauzmemo stav. Ovaj bilateralni razgovor između Hrvatske i Bosne, odnosno da se ubrza izgradnja tog plinovoda, da se to napravi, da se tu stavi akcenat. Ali velim, cijenim vaš trud, cijenim napor ali bilo bi dobro da u ovom segmentu malo više se stavi akcenat jer bi to prije dalo rezultate. Jer znajući kako razmišljaju poduzetnici.

Odgovor kolega Maras, izvolite. Znate kako se kaže „mora se samo umrijeti“ Ali ovo je konkretan pokušaj da se nešto napravi. Ljude neće zadovoljiti ovo što ste vi rekli ili gospodin Čuraj da je čuo u vijestima da će se napraviti određena plinifikacija. Recite vi ljudima da će oni 4, 5 godina i šta nije to premijer Plenković u ovom protokolu koji je prihvatila Vlada jučer na sjednici, zašto nema ovdje nigdje do kada garantira Vlada RH da će se taj projekt završiti i da će na osnovu toga biti kvalitetniji život naših ljudi. Tog nema nigdje. Oni prihvaćaju privatnu inicijativu to je super. Tu će i određeni naši poduzetnici imati vjerojatno određene koristi u izgradnji, u dobavi plina itd. Ali pet godina ništa od naših ljudi. Znači s te strane oni neće imati nikakvu korist jedan još dugi, predugi period. Siguran ne mogu biti u ništa, ali siguran sam da se ta proizvodnja, odnosno da se može izvršiti pritisak na proizvođača da napravi modernizaciju ukoliko mu ovakva dobava nafte bude manje isplativa nego što je to bilo jučer. I nemojte se bojati da li će i koliko će Hrvatska tu imati tužbi itd. Sad vidite i u Agrokoru kolike za tužbe. Evo danas Rusi govore da platimo mi dug Agrokora kao država. Preuzeli smo mi velike rizike. Mislim da ovo nije preveliki rizik za naše ljude u Slavonskom Brodu. Zahvaljujem kolegi Marasu na odgovoru. Želi li možda predstavnik Vlade dati dodatno obrazloženje? Hvala lijepo. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista poštovani kolega Tomislav Panenić, izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora, poštovani državni tajniče, kolega predlagatelju, kolegice i kolege. Pa mislim da nas se ovoliko okupilo na prosvjedu u Slavonskom Brodu onda bi bila jasna poruka. Zapravo mi nismo da se nešto dogodi. Ovo pokazuje stanje zapravo onoga što mi želimo napraviti. Al kažem, ajmo se malo vratiti, da ne bi bilo sad ovaj zaključak na Vladi koji je donesen, nešto posebno jer još 2014. je odluka bila donesena, da je rafinerija u Bosanskom Brodu da će se opskrbljivati sa plinom, umjesto sa mazutom i time imati pogonsko gorivo u svojoj rafineriji. Znači 2014. prošlo je 3 godine. A onda je bila igrica da oni to žele, ali da se kad bude južni tok postavljen, pa će onda odande uzimati plin a ne iz Hrvatske. Onda se to vezalo na termoelektranu, gospodin Čermak da je bila izgrađena tamo, pa bi onda preko toga bila suradnja. Ali ja bi samo vratio se da sve to skupa traje od 2007. kada je preuzeto … [[Govornik se ne razumije.]] samu rafineriju, 2008. pokrenula se proizvodnja, ali ja vas uvjeravam, ako ste razgovarali sa ljudima koji su uključeni tamo, u radu rafinerije, koji su stručno potkovani oko toga, da se u tu rafineriju ne ulaže ništa. Njena tehnološka spremnost za proizvodnju je izrazito niska, rade se samo najnužniji remonti, da ona može prerađivati naftu i to kakvu naftu? Prerađuje, tzv. rusku naftu koja ima visoki postotak sumpora iz lošeg postrojenja, iz loše nafte, proizlazi ovi efekti na koje se stanovništvo žali, ali ja bi rekao, moramo biti iskreni. Ne borimo se mi ovdje samo za stanovnike Slavonskog Broda, mi ovdje borimo se i za stanovništvo Bosanskoga Broda. Jer njihova vlast zapravo i njih drži u rukama i ta radna mjesta za koje je njihovo ministarstvo, zapravo to je Ministarstvo ekologije Republike Srpske, oni su im dali ekološku dozvolu i svi žive u jednome strahu, da ako ta dozvola se ne bi dala, da će onda investitor se povući. Ja kažem, opravdan je strah, jer sama rafinerija, ona je po podacima, evo što sam imao do prošle godine, proizvela gubitke u vrijednosti do nekih 500 milijuna eura. S time da vlasnik nije dokapitalizirao samu tvrtku, nikada nisu isplatili ni Republici Srpskoj onaj dio što su se obavezali u preuzimanju. Nisu uložili novac na način da su stavili u kapital, nego su dali pozajmicu i oni će svojim odlaskom sigurno pokušati naplatiti sve što mogu, a ostati će zapravo samo šteta kroz godine koja je nastala. Vidimo da MOL kod nas ide zatvarati rafineriju u Sisku koja je tehnološki na puno većoj razini nego što je rafinerija u Bosanskom Brodu. I sada, što napraviti? Mi možemo potpisati neki protokol, mi smo spremni, spremni smo sve ove godine da spojimo na Hrvatski plinovodni sustav, ne samo rafineriju u Brodu, nego i potrošači koji bi tamo bili. Međutim, vidimo niti ima političke spremnosti, pa i sama ministrica, ona je zato, ta premijerka Republike Srpske ne tako davno je bila rekla, da je zapravo ruski investitor, rafinerija je meta napada hrvatskih parlamentaraca. Mi smo ovdje koji želimo da se zatvori rafinerija u Brodu. Ja mislim da to nije nitko rekao, nego mi želimo da se rafinerija modernizira, da udovoljava svim ekološkim standardima, da štitimo interes na kraju krajeva i EU čiji smo članica. Jer na kraju Hrvatska je teritorijalno područje EU. Ne tako davno je naš premjer dok je bio parlamentarac u Europskom parlamentu je slao pismo sa željom da se nešto promjeni, da EU stane iza naše želje da pokrenemo neke procese, ali odgovor nismo dobili, možemo reći suosjećanja ali izgleda da ćemo danas iz ove sabornice i poslati samo želju suosjećanja ali vidim da volje da se nešto značajno promjeni nema.

Ono što bismo trebali još naglasiti, da nije samo odgovornost politike, a tu govorim i naše vlade i vanjske politike, gdje mi nismo našli model kako da utječemo na našu susjednu državu, da promjeni svoju politiku, prema vlasniku rafinerije, vidimo da naši političari, tko god je otišao u Bosnu, kad je izlazio iz Bosne dobio je još nož u leđa da ga se lijepo poprati. Niti jedan političar koji je otišao tamo sa dobrom namjerom nije dobio potporu. Nešto ne valja u načinu kako vodimo našu vanjsku politiku i definitivno da tu moramo tražiti i uzroke, kako smo nastradali, da li je to neki sukob sa Rusijom koji možda tinja, pa na ovaj način zapravo smo mi žrtva. O tome se moglo raspraviti, ali na kraju to neće pomoći stanovnicima Slavonskoga Broda, ali odgovornost je na našem Državnom odvjetništvu, jer 2010. je podnesena kaznena prijava. Ja nisam vidio niti rezultate istražnog postupka, niti da je ta prijava odbačena, niti da je nešto pokrenuto. I zato je jasno opredjeljenje i stanovnika Broda i lokalnih vlasti, da rješenje se traži u Zagrebu, ne više niti u Slavenskom Brodu, niti u Bosankom Brodu, nego oni traže od državnih vlasti koje ima sjedište u Zagrebu da to napokon riješe. Sam prijedlog koja je kolega Maras iznio u ime predlagatelja. On možda jeste radikalan, ali nakon svih ovih godina, nakon 9 godina natezanja i želje da se nešto napravi, vjerojatno moramo krenuti sa takvim radikalnim potezima jer drugačije nećemo nikada doći u poziciju da imamo kvalitetne pregovore da se nešto promijeni. Mi smo država, kada se kao država i postavimo onda ćemo stvoriti uvjete da nešto promijenimo. Ako budemo cijelo vrijeme razmišljali što će biti ako bude, onda nećemo se nikada pomjeriti niti s ovim prijedlogom, a vjerujte mi s obzirom da podaci s kojima raspolažemo, znači nema ulaganja u rafineriju, neće biti ulaganja u rafineriju. Nemojmo se zavaravati da će samo isporuka plina zapravo izgradnja plinovodnog sustava da spaja se do rafinerije biti nešto što će napraviti promjenu. Znači to je samo možda kalkuliranje, dovođenje ljudi u zabludu da je to riješeno. Koliko treba za takvu investiciju? Ja mislim da je Plinacro spreman. Svi bi mi željeli da se prodaje plin da imamo još jednog kvalitetnog potrošača, da se transportni trošak plina s obzirom na povećanje obujma onda smanji svi imamo koristi. Imaju koristi stanovnici Slavonskog Broda, Bosanskog Broda kvalitetniji život, imamo mi kao Hrvatska država isporučuje se plin, naplaćujemo transportni trošak. Ja ne vidim zašto mi uopće i razgovaramo o tome ili slušamo riječ da mi trebamo biti spori.

Klub zastupnika Most-a nezavisnih lista će dati potporu ovome prijedlogu zakona. Naravno da očekujemo da svi ako smatraju da ovaj prijedlog nije dovoljno dorađen da podnesu svoje dopune, amandmane na ovaj prijedlog i da s time stvorimo jednu poziciju. A vjerujem da kada bismo usvojili ovaj zakon da bismo vrlo brzo našli dogovor i sa vlasnikom rafinerije i da ne bi uopće njegova primjena morala se niti dogoditi. Jel dokle god ne primijenimo zakon ni ne postoji opasnost da nas netko sankcionira, ali dovoljno je kada imamo zakon da svi shvate da bez dogovora neće moći nastaviti. Tako da dajemo potporu ovome prijedlogu. Zahvaljujem kolegi Paneniću na ovoj raspravi. Imamo dvije replike. Ja se slažem s vama gotovo u potpunosti što ste rekli, osim s jednim, vi ste rekli mi nismo za zatvaranje rafinerije, jeste tako rekli? Ja moram reći da bih rekao to drukčije, mi samo želimo da stanovnici Slavonskog Broda imaju čist zrak. Da li smo zato za zatvaranje rafinerije ili protiv zatvaranja, apsolutno nevažno. Ja bi rekao svoje mišljenje, jasno nije ovo službeni stav, ja bi rekao da sam i za zatvaranje rafinerije ako je to jedina mogućnost da ljudi u Slavonskim Brodu imaju čisti zrak. O čemu mi govorimo? O čistom zraku, o pravu na životu, u ovom slučaju govorimo o pravu na život. Koliko imamo bolesti koje su uzrokovane upravo nečistim zrako u Slavonskom Brodu, to je ono krucijalno. Kolega Maras je pričao o tome da imamo mehanizme, Hrvatska država ima mehanizme da jednostavno to spriječi, ne koristi više. Hrvatska kada je ulazila u EU onda smo trebali ispunjavati cijeli niz uvjeta. Slovenci su nam davali ne znam koliko uvjeta, ne možete ovako, ne možete onako, Ljubljanska banka, Sv. Gera svašta je tu bilo, a mi se ponašamo kao da mi nikome ne možemo uvjetovati ništa. Ako ne možemo uvjetovati BiH da Slavonskom Brodu daje mogućnost na čisti zrak, onda možemo reći pa evo i njih na neki način ucjenjivati. Možda je gruba riječ ucjenjivati, ali moramo imati mehanizme kako da ljudima damo mogućnost da udišu čisti zrak, da imaju pravo na život. Hvala. Izvolite. Hvala lijepo na vašem komentaru, ali ja bi se vrati u našu ne tako davnu prošlost, ako se sjećate da je i Rafinerija u Sisku isto tako zagađivač bila u jednom vremenu, da je stanovništva Siska negodovalo i što se dogodilo? Dogodila se modernizacija. Ali zamislite situaciju da smo u današnje vrijeme da ta rafinerija zagađuje, da se stanovništvo žali, a da MOL nađe u tome izgovor da zatvori. Radi toga ne možemo biti niti licemjerni pa reći mi bi samo da se zatvori, ne, mi želimo da se oni moderniziraju, da radna snaga stanovništvo Bosanskog Broda ima mjesto u kome će raditi, ali da mi nismo u kolateralnoj šteti.

I na kraju ako gledamo pa lijepo je imati u neposrednoj blizini neku sigurnost u opskrbi naftnim derivatima. Nikad ne znamo u nekoj budućnosti što će i kako se događati i radi toga trebamo dati podršku. Ali mi smo članica EU, mi želimo pritisniti, a možda je sada sazrjelo vrijeme upravo ako je puno godina, ja sam rekao puno je godina prošlo ali nakon puno godina ja mislim da imamo i stvari legitimitet jer naslušali smo se obećanja vlasnika rafinerije da će nešto napraviti.

Gospodine Panenić, vaša podrška nam puno znači jer ste vi bivši ministar gospodarstva i sigurno ste upućeni u problematiku i sa te strane naši građani mogu čuti da i ljudi koji su odgovarali za energetski sektor podržavaju ovakve izmjene jer smatraju da određene stvari nismo bili u mogućnosti napravit, tako da zahvaljujem na podršci i nadamo se da ćemo ju dobiti i od drugih klubova. Zahvaljujem kolegi Marasu na replici. Prelazimo na sljedeću raspravu. U ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e poštovani kolega Ivan Vilibor Sinčić. Nije nazočan. Izvolite. Još jednom, vrlo kratko jer kao predlagač zakona sam već dosta toga rekao. Mogu samo ponoviti da SDP će uvijek voditi računa o svojim sugrađanima, zahvaljujemo klubovima koji će nam dati podršku, nadam se, evo vidim još i bitan Klub zastupnika HDZ-a, ne treba tu strančariti, gledati tko je opozicija, pozicija, ne treba se nadmudrivati, treba riješiti problem našim ljudima. Ili barem pokušati riješiti problem našim ljudima, najgore ne napraviti ništa. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem kolegi Marasu na ovoj raspravi. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege, uvaženi državni tajniče. Pa evo kao što znamo, Klub zastupnika SDP-a je dostavio Prijedlog zakona o dopuni Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata u kojem smatra da bi se njegovim donošenjem stvorila zakonska osnova za odbijanje pristupa transportnih kapaciteta energetskog subjekta koji obavlja djelatnost transporta nafte i to u slučaju ugrožavanja zdravlja i kvalitete života građana RH. Klub zastupnika predlaže Hrvatskom saboru da ne prihvati navedeni prijedlog zakona iz slijedećih razloga. Sukladno odredbi članka 5. Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata, energetski subjekt koji obavlja djelatnost transporta nafte je obvezan pravnoj ili fizičkoj osobi koja podnese zahtjev za pristup transportnom sustavu, uz ispunjavanje tehničkih uvjeta pristupa i priključenja sukladno posebnim propisima, omogućiti pristup na nepristrani i razvidan način prema načelu pregovornog pristupa treće strane. Energetski subjekt koji obavlja djelatnost transporta nafte može odbiti pristup transportnom sustavu treće strane iako postoji tehničke ili sigurnosna ograničenja ili u slučaju popunjenog kapaciteta naftovoda. U slučaju odbijanja pristupa, transportnom sustavu energetski subjekt koji obavlja djelatnost transporta nafte, dužan je dostaviti stranci odluku s razlozima odbijanja pristupa a na takvu odluku stranka ima pravo podnijeti žalbu Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji. Odluka Hrvatske energetske regulatorne agencije je izvršna, a nezadovoljna odnosno odbijena strana, stranka, može protiv rješenja Hrvatske energetske regulatorne agencije pokrenuti upravni spor. Dozvolite mi da ovdje podsjetim da je 18. srpnja 2003. godine, energetski subjekt koji obavlja djelatnost transporta nafte tj. društvo Jadranski naftovod d.d., JANAF, donijelo tehničke uvjete za pristup transportnim kapacitetima Jadranskog naftovoda d.d. Vijeće za regulaciju energetskih djelatnosti donijelo je odluku o davanju suglasnosti na naveden tehničke uvjete. I to na sjednici održanoj 27. studenog 2003. Navedeni tehnički uvjeti se primjenjuju u poslovanju JANAF-a, kao takvi su obvezni za JANAF i za sve njegove korisnike.

Ali će odbiti transport svake nafte koja ne zadovoljava navedene tehničke uvjete. Također, JANAF će odbiti skladištenje svake nafte čija bi karakteristika mogla štetno djelovati na druge nafte koje se transportiraju jer bi mogle prouzročiti štetu na instalacijama JANAF-a odnosno instalacijama drugih korisnika. Prema izvješću JANAF-a, sva nafta koja se u razdoblju od 2013 do 2016. transportirala sustavom JANAF-a za rafineriju nafte Brod, po sadržaju sumpora je bila u skladu s tehničkim uvjetima odnosno u skladu sa kvalitetom nafte koju JANAF transportira za sve ostale korisnike, uglavnom srednje sumporna nafta. Mišljenje kluba HDZ-a koje ovdje želim i naglasiti je, da se stanje rafinerije i njihove tehnološko-tehničke karakteristike odnosno onečišćenje zraka iz stacionarnih izvora ne mogu podvesti pod tehničke uvjete niti njima riješiti. Osim toga, u slučaju odbijanja pristupa naftovodu, energetski subjekti naftu mogu transportirati željeznicom, dakle vagonima, cisternama, cestama, odnosno autocisterne ili rijekama, tzv. baržama. Dakle, slijedom toga, klub HDZ-a drži da se prijedlogom zakona ne bi postigao učinak smanjenja emisija iz prekograničnog prometa. Nastavno na navedeno, naglašavamo i međunarodna obveza RH koju imam putem Zakona o potvrđivanju ugovora o energetskoj povelji kao i razne protokole. Slijedom gore navedenog, klub HDZ-a ne podržava zakon u predloženom obliku. Imamo nekoliko replika, prva replika, poštovani kolega Gordan Maras. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Kolega Mikulić, žao mi je što čujem da klub HDZ-a ne podržava ovaj zakon niti želi pokušati kroz ovaj zakon riješiti problem naših sugrađana u Slavonskom Brodu. Činjenica je da to nije pitanje kvalitete nafte nego kvalitete postrojenja odnosno modernizacije postrojenja i činjenica je da mi u Hrvatskoj možemo donositi zakone koji su prilagođeni našim građanima i da nikakve međunarodne povelje, suglasnosti, dogovori ne bi smjeli biti ispred zdravlja i kvalitete života naših sugrađana. Mogli bi ovim zakonom omogućiti to da ukoliko se ustanovi štetan utjecaj na kvalitetu života i zdravlja naših sugrađana, da se onemogući dobava našom infrastrukturom preko naše zemlje određenim postrojenjima koje se ni na koji način ne žele očitovati, odnosno modernizirati svoja postrojenja. To bi ovim zakonom mogli, ne bi nas nitko u tom onemogućio. I žao mi je što HDZ ne vidi, ali bit će zanimljivo vidjeti kako će se postaviti zastupnici iz te izborne jedinice u HDZ-u pogotovo zastupnici iz Slavonskog Broda gospođa Maksimčuk i gospodin Čosić da vidimo da li oni. I evo pozivam sugrađane Slavonskog Broda da direktno na njih utječu kako bi objasnili u Klubu zastupnika HDZ-a da ovo može pomoći svima njima u Slavonskom Brodu. Tko nas gleda iz Slavonskog Broda molim vas da se obratite gospodinu Čosiću i gospođi Maksimčuk i da na taj način pokušate utjecati da Klub zastupnika HDZ-a promijeni svoj stav. Zahvaljujem kolegi Marasu. Odgovor kolega Mikulić, izvolite. Uvaženi kolega Maras, nije točno da ne pokušavamo i da ne želimo. I pokušavamo i želimo, ali lijepo ste rekli ovdje nije pitanje transporta nafte, ovdje je pitanje prerade. Dakle, to su dvije različite stvari za koje držim da ih sigurno vi dobro i kvalitetno poznajete. Što se tiče naših saborskih zastupnika moram vas razočarati. Oni su vam često s ljudima u Slavonskom Brodu i pričaju o ovoj temi, a ja ću samo ponoviti dakle da RH nije usamljeni otok, nego ima neke međunarodne obveze. Pa i kad ste u Vladi bili onda ste se držali tih obveza i neke ste potpisali u to vrijeme. Prema tome, imamo međunarodnu obvezu RH prema Zakonu o potvrđivanju ugovora o energetskoj povelji koja obvezuje RH između ostalog na slobodan prolaz energetskih materija. Pa valjda ćemo se držat nečeg što nas obvezuje ili se možda ne moramo držati. Ja plediram za to da držimo se onoga što nas obvezuje. A i podsjetit ću na protokol sa 6. zasjedanja međuvladine hrvatsko-ruske komisije za trgovinsko, gospodarsko i znanstveno-tehničku suradnju iz rujna 2010. Dakle zaključno. Pokušavamo i želimo i svima nam je stalo do kvalitete života ne samo u Slavonskom Brodu nego diljem RH. Sljedeća replika je poštovani kolega Tomislav Panenić, izvolite. Mislim da ste uzeli pravo govoriti u ime naše Vlade. Sadašnja Vlada premijera Plenkovića vezano za arbitražu koju smo imali sa Slovenijom zauzela je stav da štiti odluku Sabora, znači međunarodna arbitraža, međunarodna pravila, međunarodna obveza. Ali ovaj Sabor je donio drugačije. I Vlada do poštuje i ona se bori bez obzira na međunarodne obveze. Da li ima tu i rizika nekih? Vjerojatno ima tih rizika, prema tome ja bih ovdje da samo zauzmemo isti stav. Znači, ako ovaj cijenjeni Dom donese drugačije stajalište, onda ćemo tako postupati. Imamo sad, evo vezano je iako govorimo o energetici i vezano za slobodu kretanja i kapitala Zakon o privatizaciji INA-e. Jel' nas pritišće Europska komisija? Pritišće nas. Državni tajnik je dobro upoznat sa time. Mi bismo trebali sada što? Poništiti taj zakon, dati MOL-u još veću slobodu da može iskoristiti prostor u kome bi mi trebali odustati od zakona koji nas u jednom dijelu štiti dok ne bude pravorijek arbitraže. I opet je stav nećemo, ne želimo to napraviti dok ne bude jasno razriješeni arbitražni odnosi. Ali ja bih podsjetio samo da ne ispadne da mi postupamo ovdje protiv strane koja nije naučila na taj način funkcionirati pa i sama ruska strana oni su zatvorili dotok plina preko Ukrajine. I što je bilo? Nije samo Ukrajina nastradala, svi smo mi bili i Hrvatska i druge države. Jel' bilo međunarodnih sporazuma? Jeste. Nisu se pridržavali? Jesmo ih kaznili? Nismo. Budimo isti. Odgovor kolega Mikulić, izvolite. Uvaženi kolega Panenić, pa meni je žao što vi umjesto da se bavite biti stvari, vi govorite o međunarodnim odnosima. Pa ja ću vas podsjetit, pa vi ste bili ministar gospodarstva u čijoj nadležnosti je to bilo. Što ste učinili? To je vrlo jednostavno pitanje što ste učinili? Imali ste ingerencije kao ministar gospodarstva. Prema tome, ja nisam vidio da ste problem riješili. Da ste ga riješili ne bi ga mi morali rješavati sada. To vam je jednostavno. U životu je sve kad podvučeš crtu plus, minus. Pa nećete mi valjda tvrditi u Hrvatskom saboru pred hrvatskom javnošću da je ista priča kada govorimo o preradi i transportu i o hrvatskom teritoriju. Ja mislim da nije. Toliko oko tumačenja arbitraže o kojoj vi govorite. Ovdje se radi o transportu, a ne o preradi. Tehnološki je to potpuno razdvojena priča. Dakle, ponavljam nitko nije protiv toga da se zalažemo za bolji i kvalitetniji život i uvjete života u Slavonskom Brodu. I mi znamo na koji način i kako ćemo to raditi putem zakonske legislative, ali ne na način da nam se želi kroz transport nafte progurat nešto drugo. To ne. Zahvaljujem kolegi Mikuliću na odgovoru. Poštovani kolega Alen Prelec, izvolite. Kolega Mikulić meni je žao što ste protiv ovakvog prijedloga SDP-a koji je takav kakav je i mislim da ide sigurno u dobrom smjeru. Ali mi nije jasno da li ste protiv toga zato što je to predložio SDP ili ste protiv čistog zraka? Prolaze godine, ljudi udišu zrak koji je apsolutno neočišćen, štetan za zdravlje i ništa ne činimo. Vi kažete, imamo međunarodnu obvezu da se moramo pridržavati, a jel imamo obvezu da štitimo naše građane. Konkretno pitanje, jel imamo obvezu? Mislim da apsolutno ovo treba, ne treba ispolitizirati, ovo je jedna konkretna stvar, koju stvarno bi trebali i lijevi i desni prihvatiti, ajmo zaštititi Slavonski Brod, ajmo zaštiti građane. I ovaj prijedlog, da li je idealan, Kluba SDP-a i kolega Maras je objasnio zbog čega. Da li je idealan? Ma nema idealnog zakona. Ali gospodo, ajde preložite neke amandmane pa da ovaj zakon prihvatio uz vaše amandmane. Ali nemojte samo govoriti, ovdje politički, ne, ne, protiv toga smo jer znam sigurno da niste protiv čistog zraka u Slavonskom Brodu i vjerujem da zajednički možemo nešto učiniti za te građane. Zahvaljujem kolegi Prelecu. Izvolite. Evo uvaženi kolega slažemo se u jednom, nismo protiv čistog zraka. Nismo protiv toga da radimo na kvaliteti poboljšanju kvalitete života naših građana RH, pa zato smo u konačnici ovdje. Ali kada sam vam elaborirao zašto smo protiv. Onda nismo protiv zato što je to preložio Klub SDP-a. Protiv smo iz razloga jer vi u prijedlogu kažete da bi se ovim prijedlogom donošenjem stvorila zakonska osnova za odbijanje pristupa transportnih kapaciteta i energetskog subjekta, koji obavlja djelatnost transporta nafte u slučajevima itd. Sada vas ja pitam vi želite nešto popraviti, prije toga nešto zabraniti. Da li prejudicirate ovim prijedlogom da sve ono što se transportira je loše kvalitete, da nije u skladu s uvjetima, tehničkim uvjetima iz 2003. Možda ih treba promijeniti, ja ne znam, pa će ići ponovno na postupak za donošenje uvjeta. Dakle, ako je to u skladu s uvjetima, onda se nečeg moramo držati. Pa ne možemo reći da nešto nije dobro, a nismo ni provjerili kvalitetu, odnosno, imamo papire da nešto zadovoljava kvaliteti putem tehničkih uvjeta. Dakle, 2 stvari, razdvojimo, transport i prerada. To su 2 stvari u tehnološkom procesu. Prema tome, nitko nije za to da se poboljša i da se maksimalno zaštitite naši građani Slavonskog Broda i to nam je i dužnost u konačnici, ali ne da nam se putem transporta govori da će to biti rješenje vezno za kvalitetu. Zahvaljujem se kolegi Mikuliću. Imamo završnu riječ predlagatelja, poštovani kolega Gordan Maras. Izvolite. Hvala lijepa kolegice i kolege. Rasprava je bila kratka, malo se klubova uključilo, 3 kluba, SDP, Most za, HDZ protiv, nadam se da će se do samog glasovanja stvoriti većina u Hrvatskom saboru da izglasa ovaj zakon. Žao mi je što se Vlada gotovo pa i nije uključila u raspravu, znači predstavnik Vlade nije rekao ništa. Protokol koji je jučer potpisao premjer Plenković ne rješava ništa. Nažalost, mi ne radimo, gotovo pa ništa za te ljude. Obećanje koje smo kao klub dali ljudima iz Slavonskog Broda i Brodsko-posavske županije je bio da ćemo pokušati nešto napraviti i mi ćemo to nastaviti i dalje pokušavati. Ovo je prvi prijedlog, nadam se da će se prihvatiti i nadam se i molim građane Slavonskog Broda koji nas sada gledaju, do glasanja ima barem još 5 dana ako bude u srijedu, a možda i tjedan dana ako bude sljedeći petak, da pokušaju svojim zastupnicima iz svoje županije izborne jedinice objasniti da bi bilo dobro da prihvatimo ovaj zakon, jer će onda ne kao što kaže gospodin Mikulić biti problematika nafte, jer problematika nafte nije sporno, nafta je kao što smo čuli nebrojeno puta zadovoljavajuće kvalitete, ali je problem modernizacije, rafinerije. Odnosno, da nafta zadovoljavajuće kvalitete u rafineriji Bosanski Brod, proizvodi onečišćenje koje muči građane Slavonskog Broda i Brodsko-posavske županije, a i šire. Tako da molim vas, još jednom, da razmotrite ovaj naš prijedlog i da do glasanja nađemo suglasnost, da se on usvoji, jer sam uvjeren, da će on barem malo pomoći na našim ljudima u Slavonskom Brodu i Brodsko posavskoj županiji bude bolje. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem se kolegi Marasu na ovoj završnoj riječi. Ovime zaključujem raspravu. Glasovati ćemo o ovoj točci kada se za to steknu uvjeti. Nastavljamo sa radom u srijedu 11.10. u 9,30 sati, sa Prijedlogom Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne, regionalne samouprave, prvo čitanje, P.Z. br.200.